Pan poslanec Novotný se omlouvá z celého dnešního jednání z pracovních povinností mimo Českou republiku.

Samozřejmě nechci nějak předjímat vývoj debaty na této schůzi, nicméně předpokládám, že v nějakém momentě tato schůze skončí.

Prosím, máte slovo.

Dobré dopoledne, pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Pane předsedo, mohu vás ujistit, že nebudu hovořit tak dlouho jako kolegové, že jsem si vědom toho, že dnes je středa a jsme ve třetím čtení. Chtěl bych jen kolegům tady, ostatní hovořili o ostatních aspektech tady tohoto. Já bych se krátce zmínil o tom, co přináší fungování ministerstev, tak jak fungovala a tak jak fungovat budou. Vytiskl jsem si zprávu, která byla na teletextu České televize a je krátká, dovolím si vám ji tady přečíst. O tom, jak to potom dopadá v praxi: Firmám zakázky za dary politickým stranám? Firmy, které darují peníze politickým stranám, získávají zhruba o 50 % více veřejných zakázek než srovnatelné společnosti, které politickým stranám nepřispívají.

A o tom tady celou dobu hovoříme, že? Zpracovali úplnou databázi darů politickým stranám posledních let a propojili s informacemi o zakázkách, dotacích a jiných rizikových faktorech.

Tolik citace této zprávy, která byla zveřejněna na teletextu České televize. Nyní k jiné věci. Zaznělo tady dnes několikrát, že řada z vás, kteří jsou tady přítomni v této Poslanecké sněmovně, vlastně nesouhlasí nebo je proti těmto politickým náměstkům a že to je důsledek nějaké politické dohody. A já teď znovu trošku odbočím, protože už jsme nějakou dobu od začátku fungování této Poslanecké sněmovny v novém složení, a ocituji jednu větu z Ústavy České republiky, která hovoří o poslaneckém slibu.